Pokud se bavíte s nějakou asociací nebo s nějakým svazem a poskytnete jeho zástupci na platformě, kde se ta věc řeší, nějaké informace, jaksi předpokládáte, že pokud někdo tyto informace potřebuje níže, třeba nějaký zastoupená organizace ve svazu tak že toto předávání už musí dostávat. Takže já věřím, že v rámci i koalice, a věřím, že i ve věci těch pozměňovacích návrhů budou všichni informováni tak, aby významně před výborem viděli pokud ne úplně finální legislativní návrh, tak v momentě na výboru už i legislativní.

Zareaguji ještě na několik věcí.